Děkuji za odpověď, pane ministře, leč nebyla na moji položenou otázku, a to zda budete hlasovat pro případný pozměňovací návrh, který sníží příspěvek Vodičkovu Českému svazu bojovníků za svobodu.

Pan premiér odpoví. Prosím, pane předsedo.

Měl to na starosti premiér. A pan premiér to neudělal. Udělal jsem si čas. A pokud máme neziskovou organizaci, která bere peníze od nějakých ministerstev a tváří se nezávisle a potom udává do Bruselu, no, tak to kritizuji. Logicky. A co se týká té vaší otázky, a tady je interpelace pana poslance Jandy ohledně aktivity Českého svazu bojovníků za svobodu, tak s dovolením na to odpovím najednou.

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, minulý pátek udělil Český svaz bojovníků za svobodu poslanci Zdeňku Ondráčkovi pamětní medaili, která symbolizuje boj za svobodu a za vlast.

A hlavně, připomeňme si ten obecný příklon k režimu komunistického Československa. I přes to všechno je Svaz bojovníků za svobodu pravidelným příjemcem státních dotací. Na rok 2018 i na rok příští je to 6 milionů 300 tisíc korun. Není jistě úkolem poslanců a vlády mluvit o spolkové činnosti občanského života, pokud neporuší zákony této země.

Proto se vás ptám, pane premiére, zda i nadále tento spolek budete sponzorovat z kapes daňových poplatníků? Děkuji, pane poslanče, a prosím pana předsedu vlády o odpověď.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže já určitě ten spolek se rozhodl, jak se rozhodl. Je to jejich rozhodnutí samozřejmě, oni o tom rozhodují.

Děkuji. Přejete si, pane poslanče, položit doplňující otázku? Ano, máte slovo. Já jenom, že za rozpočet je odpovědný pan premiér. Bude pan premiér reagovat?

Vy jste tady asi včera nebyl. A pro mě je nová informace. Tak neříkejte, že já jsem odpovědný za rozpočet, ano? Děkuji. Přejdeme k další interpelaci, se kterou vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík, připraví se paní poslankyně Richterová. Dobrý den. Kolegyně, kolegové, vážený pane premiére. Tentokrát o zdravotnictví.

Děkuji. Pan premiér odpoví.

Prosím, pane předsedo vlády.

No a pan ministr konečně začal řídit ten resort.